22.

Znovu prosím o klid. Nevypadá to, že by se někdo hlásil s návrhem na změnu pořadu, takže tenhle bod otvírám. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, pan poslanec Rostislav Vyzula. Pánové prosím.

Nejsem slyšet! Já nebudu zvyšovat hlas, protože si nemyslím, že je to důstojné. Ještě jednou: pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 5/3.

Děkuji. Tak. Můžeme důstojně jednat. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 5/4. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Tak prosím.

To je ten primární účel tohoto návrhu.